A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hendrycha, který navrhuje nový bod, což je financování sociálních služeb 2022.

Návrh byl zamítnut.

Je to tak?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 79, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 26. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka, který navrhuje zařadit bod číslo 26, sněmovní tisk 131, zákon o kybernetické bezpečnosti, ve třech variantách.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 77. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Je to tak, pane předsedo? Ano, děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Před projednáním právě tohoto vládního návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, sněmovní tisk 242, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.